Druhý pozměňovací návrh se týká legislativně technického vyladění a z věcného hlediska úpravy, aby nebylo pochyb o tom, že pokud Sněmovna schválí placení nemocenské ve výši 60 % od prvního dne, tak příslušníci bezpečnostních sborů i nadále, jak je to již nyní, již nyní budou mít 100% plnění. Tady si dovolím, byť je to vážná věc, jde o zdraví, odlehčit návrh zákona, protože vidíte, že pokud naši policisté, hasiči a vojáci mají od prvního dne placenou nemocenskou ve 100 %, neznamená to, že by se snížila obranyschopnost naší země, bezpečnost na ulicích nebo by hořely domy bez toho, že by hasiči zasahovali. Zrovna na těchto třech zaměstnaneckých skupinách jde vidět, že je to funkční model, dokonce ještě řekněme vstřícnější k zaměstnancům a slouží dobře. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento však nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen.

Hospodářský výbor návrh projednal a já předpokládám, že zpravodaj tohoto výboru nám zde přednese usnesení k tomuto návrhu. Výboru pro sociální politiku při projednávání tohoto bodu nebyly předloženy žádné pozměňující návrhy, tudíž ani žádné neprojednal.

Po odůvodnění zástupkyně skupiny předkladatelů poslankyně Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Marka Nováka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 109. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se budu striktně držet jednacího řádu, takže své politické stanovisko si nechám na obecnou rozpravu, do které jsem se řádně přihlásil.

Stejně tak jako na plénu Poslanecké sněmovny, tak i na jednání hospodářského výboru proběhla relativně bouřlivá a velmi zajímavá diskuse, jejímž výsledkem je ne to, co říkala paní předkladatelka, že doporučujeme nebo nedoporučujeme. Hospodářský výbor, a teď předbíhám to usnesení, doporučil zamítnout. Nicméně já si ho tady dovolím přečíst, abych dostál jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu zástupců předkladatelů a zpravodajské zprávě mé maličkosti za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk číslo 109 zamítnout, to za prvé. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. A konečně za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, což bylo vykonáno. Děkuji za pozornost.

Dobrý den.

Současné znění zákoníku práce a obecná úprava rozvrhování a evidence pracovní doby a pracovních směn dostatečně nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí, která jsou spojená s prací akademických pracovníků.

Nově tuto povinnost vztahuje jen na dobu přímé pedagogické činnosti akademického pracovníka, rozuměj na dobu výuky, a dále na případy, kdy by přítomnost na pracovišti nařídil zaměstnavatel, tím rozumíme dobu konání přijímacích zkoušek, zkoušení, konzultační hodiny, dny otevřených dveří a tak dál.

Nejedná se tedy o přílepek, který by byl ústavně nekonformní. Na závěr bych podtrhl to, že návrh je podporován širokou akademickou veřejností a Radou vysokých škol, která je společně s Českou konferencí rektorů v zákonu o reprezentaci vysokých škol dle zákona o vysokých školách.